Fialova vláda neřeší prohlubující se energetickou krizi v České republice. Ostatní vlády v Evropě přitom svým občanům pomáhají.

Ano, Ukrajincům pomáhá, českým občanům nepomáhá. A my říkáme, že je potřeba pomáhat i českým občanům, ale na to vláda neslyší. Takže zatímco vlády v sousedních státech i po celé Evropě přijímají systémová plošná opatření, která zmírňují dopady vysokých cen benzinu a nafty na jejich občany, vládu Petra Fialy a ODS tento stav evidentně netrápí a nechává i nadále naše občany a firmy na holičkách.

Toto marginální opatření jednak přichází příliš pozdě, a navíc, jelikož ceny těchto komodit dále rostou, občané tuto slevu, která teprve přijde, v podstatě nijak nepocítí, zatímco například v Německu abychom se podívali, jak pomáhají občanům jiné vlády například v Německu zavádí vláda přes léto zlevněné jízdné v městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 eur na měsíc, a to i pro cizince. Současná vláda s českým řešením nepřichází. Současná česká vláda s řešením nepřichází.

Takže takhle pomáhají okolní vlády, česká vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic.

Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 4 koruny na litr a takto by se dalo ještě dlouze pokračovat. Takže v kontrastu s tím vidíte, jak vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic. Potraviny Není ani jedna země ve střední Evropě, která by měla tak vysoké DPH na potraviny. Protože současná Fialova vláda odmítá zavést plošná opatření ve formě snížení nebo odpuštění daně z přidané hodnoty u pohonných hmot, získává tak navíc do státního rozpočtu díky inflaci a zvýšeným cenám a tím i vyššímu výběru daní odhadem minimálně dalších 100 miliard korun ročních příjmů proti plánu, a měla by je proto vrátit určitou formou občanům jako potřebnou kompenzaci.

Navíc ministryně obrany Jana Černochová v neděli uvedla, že chce vláda teď nakoupit další zbraně určené pro Ukrajinu za 700 milionů korun, tedy za necelou miliardu, přičemž dosud vláda již Ukrajině poslala zbraně a munici za 3,5 miliardy korun.

Ale nám to ukradené není, my bojujeme za všechny slušné občany v České republice.

To je důležité zdůraznit. Jako další mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych jménem poslaneckého klubu SPD navrhl bod s názvem Vláda nezvládá migraci z Ukrajiny, nepřizpůsobiví uprchlíci jsou rozmisťováni do obcí proti vůli místních obyvatel.

To jsou ty čtyři strany, které to tam vedou, vládní strany, všechno vládní strany, tak tito všichni dohromady nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské uprchlíky, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů.

To je politika současné vlády.

Podobné případy jsou například v Praze Malešicích, kde vzniklo na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib za Piráty.

To tedy opravdu se mi nelíbí a nelíbí se to určitě ani občanům.

Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.

Vy jste udělali nejlepší bankomat na světě z České republiky, vaše vláda!